Děkuji.

Za to nás daňoví poplatníci opravdu neplatí.

Ale o jedno vás prosím, žádám.

A aktivisté se tenkrát pohoršovali nad strašením. A já se ptám: Co bude příště?

Všichni jsme si před zákonem rovni, ano.

Mně Česká správa sociálního zabezpečení nevyplácí starobní důchod, stejně jako nevidomý člověk nemůže řídit dopravní letadlo.

Vy, kteří hodláte hlasovat pro tento návrh, si možná myslíte, že někomu uděláte radost. A ano, někomu ji asi uděláte.

A tímto dávám svůj návrh na zamítnutí. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl jenom fakticky upozornit na jednu drobnost.

Děkuji za pozornost. Já bych jenom chtěl rychle zareagovat na paní předřečnici prostřednictvím pana předsedajícího. A možná to bylo já, protože já jsem se v tom nenašel.

Prosím vás, víra je věc interní. Ale neaplikujme to na společnost, která je sekulární, kde prostě platí naše právo, naše zákony. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Radek Holomčík, připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, tady se opakuje etymologický argument původu slova manželství.